Další oznámení v této věci nemám. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Petr Adam pracovní důvody, pan poslanec Vojtěch Adam zdravotní důvody, paní poslankyně Adamová zdravotní důvody, paní poslankyně BebarováRujbrová osobní důvody, pan poslanec Bezecný osobní důvody, pan poslanec Beznoska osobní důvody, pan poslanec Blažek osobní důvody, pan poslanec Fiedler osobní důvody, pan poslanec Havíř pracovní důvody, pan poslanec Horáček osobní důvody, paní poslankyně Chalánková osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová od 11 do 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Klaška rodinné důvody, pan poslanec Koskuba zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica pracovní důvody, pan poslanec Kučera osobní důvody, paní poslankyně Matušovská od 10 do 13 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Nekl zdravotní důvody, pan poslanec Nykl rodinné důvody, pan poslanec Ondráček osobní důvody, pan poslanec Rais pracovní důvody, pan poslanec Seďa rodinné důvody, paní poslankyně Semelová rodinné důvody, paní poslankyně Strnadlová zdravotní důvody, pan poslanec Šenfeld osobní důvody, pan poslanec Toufar osobní důvody, paní poslankyně Váhalová osobní důvody, pan poslanec Zavadil osobní důvody, pan poslanec Voska rodinné důvody, paní poslankyně Zelienková rodinné důvody, pan poslanec Ženíšek osobní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Němeček z pracovních důvodů a paní ministryně Válková rovněž ze zdravotních důvodů. Budeme pokračovat dalšími body schváleného pořadu schůze, pokud se nikdo nehlásí. Pan předseda Faltýnek, prosím.

Hlasovali bychom tedy o tom, že Poslanecká sněmovna pro dnešní den vyčlení pro třetí čtení dobu od 10 do 15 hodin. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Pan premiér hlasuje s kartou číslo 10.